Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, zahajuji další jednací den naší 7. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás tady vítám.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním návrhů zákonů ve třetím čtení, u nichž jsou splněny zákonné lhůty. Poté bychom pokračovali dalšími body podle schváleného pořadu schůze.

Nikoho nevidím, takže můžeme považovat pořad schůze za projednaný a budeme se jím řídit.